Druhý cíl je celkově podpořit zrychlení výstavby takových bytů v České republice. Jak už tady zaznělo, čas nám šlape na paty, a myslím si, že jsme hodně v dostupném bydlení například za posledních pět let odpracovali, nicméně zákona jsme se pořád nedočkali, to jsme zkrátka ještě nezvládli prosadit. Není to tak jednoduché. Ty zájmy, jak to tady bylo popsáno paní ministryní, ale i předkladatelem Janem Birkem, jsou různé a není jednoduché je skloubit. Ale já věřím tomu, že právě naše Sněmovna, tato Sněmovna ta nová pravidla schválit dokáže a že dostupné bydlení opravdu prosadíme.

Tyto země na rozdíl od nás nemají žádnou zkušenost se socialismem, takže vás ubezpečuji, že družstevní bydlení není sprosté socialistické slovo, není to nemožné.

Děkuji vám za pozornost. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Dolínka a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Nicméně pojďme tady prosím umožnit se tou cestou, jak naznačila i paní ministryně i před zástupci předkladatelů, dostat do diskuze a pojďme se pokusit po třiceti letech tento nástroj najít, protože opravdu jsou zde desítky procent populace, lidí, kteří si sami pro sebe či pro svoje děti nemohou zabezpečit bydlení, a my jim chceme tu cestu najít.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem původně zvažovala, jestli to nebude jenom faktická poznámka, ale abych nebyla příliš nervózní, tak jsem si vzala i větší prostor, nicméně vás nebudu dlouho zdržovat asi už od zřejmě finálního projednání v rámci prvního čtení. Já to jenom chci podpořit, přestože tento návrh vykazuje značné legislativní nedostatky a bude na něm hodně, hodně práce.

Já si myslím, že se dá ještě něco zvládnout.

Já si myslím, že je nejvyšší čas, to víme všichni. Je to škoda, že se nám nepodařilo zpracovat ten návrh v termínech, které by byly rozumnější, ale když jsem to počítala, tak jako u všech zákonů ty návrhy, které teď a na příští schůzi v únoru projdou prvním čtením, mají šanci. Takže za mě podpora a nabídka spolupráce.

Děkuju za všechna slova i s vědomím toho, že si uvědomují a taky jsem to řekl ve svém úvodním projevu, že vím že novela není dokonalá. Ještě jednou chci podtrhnout to, co jsem možná přes roušku neřekl zřetelně: vůbec si nedokážu představit, že na této novele nebudeme spolupracovat s paní ministryní Dostálovou a s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je to téměř nemožné. Zkrátka a dobře, jít samostatně poslaneckým návrhem je téměř nemyslitelné, protože bez legislativců z hlediska ministerstva právě proto, že absorbují nebo respektive mají ve svém portfoliu celou řadu silných bytových hráčů, řekl bych takto jednoduše, tak díky tomu se prostě musí tato novela předjednat, projednat a vytvořit řekněme komplexní pozměňovací návrh, možná i komplexní pozměňovací návrh z hlediska práva to znamená, o čem tady hovořila moje paní předřečnice, vážená kolegyně, paní profesorka, anebo o čem hovořil pan kolega Feri, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Na druhou stranu myslím, že garančním výborem by měl být gesční výbor, který je pod Ministerstvem pro místní rozvoj, což je veřejná správa a regionální rozvoj, nicméně toto není moje úloha, to je úloha nás všech poslanců. Chtěl jsem ale říci, že si to vůbec nedokážu představit bez té spolupráce.

Já si myslím, že to zvládneme.